Podle údajů Českého statistického úřadu se významná část dotazovaných domácností domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozím roce. V tomto ohledu musím bohužel konstatovat, že vláda Petra Fialy dělá strašně málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje. Jsem samozřejmě ráda, že vláda po našem tlaku konečně představila konkrétní pomoc podnikatelům, a protože nechci být za každou cenu kritická, rozhodně děkuji, že alespoň tento krok byl naplněn.

Nakonec jste museli přistoupit k plošné pomoci v podobě snížení spotřebních daní, ale tato pomoc je nedostatečná a přichází příliš pozdě. To, co jsme doporučovali celou dobu, a nesmyslně dlouho byli tímto pádem podnikatelé a firmy v nejistotě. Už jsem hovořila o tom, že inflace v České republice je zásadně vyšší než průměrná inflace v zemích Evropské unie.

Pro vládu asi pořád stále málo. Přičemž guvernér České národní banky Jiří Rusnok avizoval, že strop inflace může být až o několik procentních bodů vyšší, a to na hranici 14 %. Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

A ceny pohonných hmot?

Návrh na snížení DPH se projevil za listopad podle Českého statistického úřadu snížením ceny elektřiny o více jak 16 %, plynu o více jak 11 % a na inflaci měl vliv jednoho procentního bodu.

Tímto krokem by došlo ke snížení dopadu nárůstu cen energií pro všechny odběratele, a tedy všechny české domácnosti a podniky bez výjimky. Bohužel, náš návrh byl novou vládou bez diskuse smeten ze stolu a od té doby nebyla vláda schopna a ani ochotna reagovat na tuto inflační situaci. Bohužel, nejen náklady na bydlení zažívají prudký nárůst.

A takto bych mohla pokračovat.

Dočasným.

České domácnosti reálně chudnou a já se ptám, kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat?

Českou cestou, kterou zvolila tato vláda, je nechat dopadnout následky celkového zvyšování cen na české občany. A přitom je to právě stát, který profituje na zvyšování cen. Například u ceny pohonných hmot směřuje téměř polovina právě do státního rozpočtu.